Děkuji.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení.

bod 109, sněmovní tisk 168, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích související; bod 110, sněmovní tisk 215, poslanecký návrh zákona o státní službě.

Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. A nyní se ptám, zda má někdo zájem vystoupit ke změně schváleného pořadu schůze? Dává přednost, ano, panu předsedovi Bendovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo s přednostním právem. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, děkuji panu kolegovi Babišovi za umožnění vystoupení. Já bych chtěl dneska drobné změny do programu, které myslím, že by měly vést jenom k tomu jsou to nekonfliktní body abychom tento týden zakončili pokud možno důstojně a s tím, že nějaké body ještě projednáme.